Náklady na zavedení jsou různé, ale mobilní telefon, připojení, ano, možná ano.

Já také děkuji.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já za největší prohřešek při zavádění elektronické evidence tržeb považuji to, že se stala důvodem pro rozdělení společnosti. Aby se zavedla a získala se pro ni ve veřejnosti podpora, tak se nejdříve začala podnikatelům a drobným živnostníkům nasazovat psí hlava. Nevím, jestli to řekl pan premiér, všetci kradnú, nebo je mu to jenom přisuzováno, ale je to známka toho, že se nejdříve nasadila podnikatelům psí hlava, což samozřejmě vedlo k tomu nejvíc neblahému v našem státě k umělému rozdělení společnosti, což mi připomínalo třídní boj, který jsme tady kdysi odehrávali. Ti podnikatelé byli označeni za ty, co neustále podvádějí, a proto se musí kontrolovat, a ještě si tu kontrolu zaplatí.

18 mld. ročně.

Včera jsme slyšeli od pana premiéra v médiích číslo, že to přineslo 10 mld. korun.